V situaci, kdy bude existovat dostupná účinná vakcína pro tyto ohrožené skupiny, je tedy neodůvodnitelné, aby bylo očkování na jiné než plně dobrovolné bázi, stejně jako tomu je u očkování proti chřipce, protože se objevují náznaky, mimo jiné od samotných ministrů zdravotnictví, že by se snad měly zavádět očkovací bonusy, tedy ve své podstatě jasná diskriminace neočkovaných, nebo že by snad byla očkováním kupříkladu podmíněna možnost vycestovat, popřípadě se vrátit zpět do republiky opět velmi moderní slovo CovidPass je nezbytně nutné, aby takovýto nátlak byl vyloučen a aby v zákoně o očkování proti onemocnění COVID19 bylo přímo deklarováno, že očkování je dobrovolné a nesmí být nijak vymáháno, respektive k podstoupení očkování nesmí být nijak vázán výkon základních lidských práv a svobod.

U dospělých není nijak kontrolována séroprevalence protilátek proti nemocem, na které jsou děti povinně očkovány.

Důležitá je ale skupina občanů, která již kvůli očkování neměla možnost se v dětství promořit.

U spalniček dochází k nárůstu onemocnění všude na světě, například Středočeský kraj. S komplikacemi se setkáváme přibližně u 30 % pacientů a mohou postihnout téměř jakýkoliv orgánový systém.

Dávalo smysl, že je zapotřebí při překročení hranice řešit zdravotní stav dotčené osoby, nikoliv ovšem při opuštění republiky.

Je také odůvodnitelné, aby bylo zavedeno pro určité choroby povinné očkování při cestování.

Žádným jiným očkováním není cestování podmíněno.

Další problematikou, o které už jsem mluvil, která velice zajímá občany této země, je účinnost a bezpečnost vakcín, o které tady nikdo, ani jeden člověk, nemůže říct, že prošla běžným standardním postupem, běžnou standardní kontrolou, běžnými standardními testy, bezpečnost a účinnost vakcín, které používají absolutně novou technologii, o jejíž případných negativních dopadech se můžeme dozvědět za pět, deset nebo dvacet let. Samostatnou otázkou dle autorů dopisu je skutečná účinnost vakcíny. Jestliže by totiž byla například 80 %, bude i v očkované populaci 20 % těch, kterým potřebné protilátky po očkování nevznikly.

Pokud by skutečně mělo být očkování podmínkou výkonu základních lidských práv a svobod, je nezbytné, aby se u očkovaných pravidelně ověřovala hladina protilátek.

Pokles hladiny protilátek se týká celé populace, největší význam to ovšem má u vysoce rizikové populace, která vzhledem k dalším přidruženým závažným onemocněním má již primárnější tvorbu protilátek po očkování.

Spolu s faktem, že běžný vývoj vakcíny trvá zhruba deset let a vakcíny proti COVID19 byly vyvinuty v průběhu necelého roku, dostává se do popředí otázka bezpečnosti vakcín. Ani odborníci vakcinologové se dosud neshodli na tom, kterou vakcínu by oni sami považovali za bezpečnou.